Pokud někdo má námitku proti mému postupu, prosím, ať ji podá. Hlásí se pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, já nevznáším námitku vůči vašemu postupu, protože jsem si vědom, že Sněmovna se takto chovala i v minulosti, když jsem žádal hlasování např. o usnesení vyslání vojsk, kdy se hlasovalo také o jednotlivých vysláních jednotlivě a Sněmovna potom nehlasovala o celku. Ale jenom bych vás poprosil, abyste přečetl § 72 odst. 5, aby všichni měli jasno, jak jsme měli správně postupovat podle jednacího řádu. Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Já jsem si vědom, a proto jsem to již dříve říkal, že § 72 odst. 5 říká, že Sněmovna se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako celku. Ano, tak to skutečně v jednacím řádu je, nicméně týká se to především zákonů.